Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já jsem za to velmi ráda.

Tam vůbec nemělo být přistoupeno ke zřízení zástavního práva.

Doufám, že všechno vám řeknu.

To běží v úplně jiném systému. To znamená, ty věci, které se tam děly, jsou dnes naprosto systémovými kroky Finanční správy vyloučeny.

Děkuji. Já vám děkuji. Pan poslanec Munzar se hlásí do rozpravy. Děkuji, pane předsedající.

A bohužel ty případy, které se na Finanční správě dějí, jsou důsledkem tohoto přístupu. A já bych se vás zeptal, a trochu, omlouvám se, také odbočím, stejně jako vy, přesto se to dotýká činnosti Ministerstva finanční a Finanční správy a pomoci podnikatelům.

Myslíte si, že skutečně ti podnikatelé díky tomu, jak je tady nastavený možná přísný postup vůči neplnění jejich povinností, tak zda skutečně čekají na poslední den splatnosti, aby si přečetli pokyn z Ministerstva financí? Anebo si myslíte, že jim to spíše nepomohlo, a nemělo by se to vydat daleko dříve, než je den splatnosti DPH?